Projednávali jsme to tady opakovaně. Projednávali jsme to na kolech.

Tvářit se, že budeme vychovávat lidi proti jejich vůli a proti tomu, co je běžnou praxí. A na tom kole to je. Pan ministr říkal nějaké statistiky, kolik je nehod ve městě. A zase jsme si tady říkali opakovaně v této Sněmovně v minulosti, že ve většině zemí, ke kterým vzhlížíme, těch vyspělých, západních zemí, nějaká hladina tolerance alkoholu je i ve vztahu k řízení motorových vozidel, natožpak k řízení kol. Takže já podpořím, a předpokládám, že celý náš poslanecký klub, i když tady nemáme zpravodaje, podpoří senátní vratku v podobě, kterou nám sem poslal Senát, protože si prostě myslíme, že zákony nemají být proti zdravému rozumu, který v zemi tak dlouhodobě funguje. Děkuji za pozornost.

Ano, ale budu velmi stručný, pane předsedající. Děkuji za slovo.

Navážu na kolegu Bendu, který to označil jako pokrytectví.

My podpoříme tu senátní verzi. A budu moc rád, když tentokrát odložíme stranou podporu vlastních ministrů a ideologie a skutečně k nápravě této věci přispějeme společným hlasováním. Děkuji. Nyní mám dvě faktické poznámky. Takže si počkáte. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážený předsedo vlády, chci říct, že jsem byl u toho, když se dělaly vinařské stezky, a chtěl bych proto na to docela razantně zareagovat.

Prosím vás, přestaňme si tady hrát na to, že tady něco děláme kvůli tomu, abychom někoho vychovávali. To není kvůli tomu, abychom někoho vychovávali.

Já tedy, přestože jsem dříve v Senátu byl přímo zástupcem těch, kteří navrhovali, aby se na vinařských stezkách povolilo 0,5, v současné době na základě statistických údajů, ne na základě nějaké ideologie nebo toho, že bych si nepřál, aby lidé pili alkohol, ani kvůli tomu, že bych si myslel, že se stát přetvařuje, jsem zásadně proti tomu, abychom něco takového schválili v této podobě. A dovolím si vás požádat, abyste se podívali na ty statistické údaje, abyste se podívali přesně, co to znamená, po kterých cestách budou jezdit ti, kteří v současné době navrhují tento zákon, který sem přišel ze Senátu, a abyste skutečně šetřili lidským zdravím a lidskými životy. Proto vás žádám, abyste neschválili tu podobu materiálu, který přišel ze Senátu, a současně vás žádám, abyste podpořili ten návrh zákona, který jsme už jednou v Poslanecké sněmovně schválili. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

To je první poznámka. Druhá. Jsou tady odpůrci. Přijdou řidiči a další záležitosti. A poslední poznámka. Protože to projednáváme už asi podruhé nebo potřetí, jestli by se nešlo nějak domluvit se Senátem, že by stačilo jednou za rok tuto záležitost řešit, a ne dvakrát třikrát. Tak to je spíš jenom taková zdvořilá prosba. Nyní tady mám tedy několik faktických poznámek.

Děkuji za slovo.

Pro ty, co míru neznají, těch se to netýká. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Petra Pávka na faktickou a připraví se na faktickou Leo Luzar, potom pan poslanec. Děkuji za slovo.

Jak to že tady řešíme statisticky vůbec nehodovost, která je vázaná na předchozí konzumaci těchto látek? No protože, milé kolegyně a milí kolegové, takhle svět nefunguje. Prostě takhle nefunguje.

A nedělejte si iluze.

Děje se to ve stále větší míře.

A jestli vám roste nehodovost ve statistikách, tak je to proto, že se tady radikálně neustále vymýšlejí zákony, které nejsou naplnitelné a odpovídají (?) prostě zdravé životní praxi a odpovídají (?) zdravému rozumu.